Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát a připraví se pan předseda Stanjura. Máte slovo. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, prostřednictvím vás k panu Kováčikovi velký omyl.

Není to pravda. Za jakékoliv krize první, kdo úpí a doplácí na to, jsou nejchudší lidé.